Informace o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny a pověření poslanců řízením těchto schůzí Tedy, vážené dámy a pánové, chtěl bych vás informovat, že předseda Poslanecké sněmovny vydal rozhodnutí číslo 1 o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny, a to na středu 29. listopadu 2017, a jejich řízením předseda Poslanecké sněmovny pověřil následující poslance:

poslance Miroslava Grebeníčka řízením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který se sejde v 9.00 hodin v místnosti č. 106 ve Sněmovní 4;

poslance Jana Zahradníka řízením výboru pro životní prostředí, který se sejde v 9.00 hodin v místnosti č. 49, Sněmovní 1;

Za omluveného poslance pana Kováčika bude pověřen poslanec Jaroslav Faltýnek.

Připomínám ještě rozdíl mezi volbou předsedy výborem a volbou předsedy výboru Poslaneckou sněmovnou.